Zde bylo jasně řečeno, že jsou některé paragrafy vysvětlovány tak, jak vůbec nejsou napsány.

Já nevím, čeho se bojíme.

Protože říkám, co právník, to jiný názor. Já vím, že Poslanecká sněmovna je suverén, ale ten, kdo je vykladačem zákona, je soud, ne Poslanecká sněmovna, ale soud.

Nebo ano? Děkuji.

Děkuji. Pan poslanec Kolovratník, faktická poznámka. Tu informaci máme.

Máme ho a není potřeba se navážet do volební komise. Děkuji. To byla poslední faktická poznámka.

To je poznámka první. Druhá poznámka: Můžeme říkat, že existuje více právních názorů, Ale jenom upozorňuji na to, že náš legislativní odbor čerpal zejména z komentářů k ústavě, a to komentářů skupin jako paní doktorka Syllová, jedna ze spoluautorek alespoň textu, pan doktor Mlsna, Rychetský a spol., pan doktor Filip a spol.

Tento výklad potvrzuje i důvodová zpráva k tehdejší ústavě, která říká, že poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nesmí být volen do žádné parlamentní funkce. To je důvodová zpráva k ústavě.

Kdo kandidoval?

Děkuji za pozornost.

Já jsem včerejší večer také využila studiem a docházím k závěru, který jsem vám tady prezentovala. Není to tak jednoznačné a minulost nám ukazuje jedno řešení. Neříkám, že to řešení, o kterém tady hovoříme, je ideální a jediné možné, ale smířit se s tím, že když nám řekne legislativní odbor Poslanecké sněmovny jedno stanovisko, které se nám zrovna více hodí, a opřeme se o tradici a budeme to brát jako bernou minci, kterou nemůžeme zpochybnit, když tady máme řadu expertů, kteří nejenže mají jiný výklad, ale dokonce nám i naznačují, jak bychom mohli postupovat já osobně mám určitý svůj názor, ten jsem tady prezentovala a souhlasím se svými předřečníky napříč politickým spektrem, že bychom měli rozhodnout hlasováním.